Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Byly tam zejména výhrady, že to dopadne na malé obce, které nemají takový aparát, a podobně. Proto zřejmě předkladatel zvolil číslovku 10 tisíc.

Toto si myslím, že je odpověď na předchozí výtku. Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Pavera. Hezké a příjemné dopoledne, milé kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Rád bych řekl něco ze zkušeností starostů.

Ze své zkušenosti mohu říci, že na dotační tituly chodí kontroly od poskytovatelů dotace.

Pokud je to v pořádku, tak vám samozřejmě peníze ještě doplatí a zároveň vám řeknou, že musíte udržet pět let udržitelnost projektu.

Hospodaření obcí je kontrolováno vždycky i kontrolním výborem a finančním výborem. Finanční výbor je ten, který se vlastně stará o rozpočty obce, jak obce v jednotlivých kapitolách využívají svých prostředků, a zároveň také i kontrolní výbor.

A myslím si, že není nutné, aby ještě někdo další chodil na kontroly do obcí a měst. Kontrol je více než dost a myslím si, že úředníci ať už malých, nebo velkých obcí mají dost své práce na to, aby se věnovali tomu, čemu mají, to znamená fungování obce a zlepšování kvality života v obcích a městech.

Chtěl jsem vám jenom říct, že ten, kdo nemá zkušenost s řízením obcí a s tím, jak to funguje, potom samozřejmě může vymýšlet i takovéto zákony, jako je například tento. Já vám také děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, při logice toho, co říkal můj předřečník, by NKÚ vůbec nemusel být, protože i uvnitř státní správy existuje vnitřní výkon kontroly, takzvaný třístupňový, podle zákona o veřejné finanční kontrole. Tento zákon však říká, že nově má NKÚ podléhat kontrola veřejných prostředků. To je ta změna oproti současnému stavu, který vymezuje kontrolu pouze na prostředky, jimiž hospodaří stát a státní organizace. Opravdu v praxi není rozdílu mezi státními penězi a penězi, se kterými hospodaří kraje či se kterými hospodaří statutární města. Všechno to jsou veřejné finanční prostředky, jak jsou definovány v zákoně o veřejné finanční kontrole.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Pan poslanec Sklenák stáhl svoji faktickou poznámku. Já se táži, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže žádnou přihlášku nevidím, je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se paní ministryně a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru kontrolnímu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu. V obecné rozpravě padl návrh přikázat tento materiál výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Není tomu tak, v tom případě přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento materiál byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Já tedy konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán ústavněprávnímu výboru a dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.